Zároveň dochází k větší elektronizaci výkonu této profese.

Úprava řeší také současnou nedostatečnou úpravu minimálně odborné způsobilosti osob, které tlumočnickou a překladatelskou činnost vykonávají. Stávající zákon navíc nerozlišuje mezi profesí tlumočníka a překladatele.

Doporučuji postoupení do dalšího čtení. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Válková. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já, jak jste všichni viděli v přímém přenosu, jsem při minulé diskusi prošvihla ten klíčový moment procesní, kdy jsem mohla dát návrh na prodloužení podle § 91 odst. 3 jednacího řádu o dvacet dní, protože my potřebujeme na ty změny, ke kterým zřejmě ještě dojde v průběhu projednávání zákona, který jsme před chvílí pustili do druhého čtení, zákona o soudních znalcích, více prostoru.

Já děkuji za ten návrh. Nyní se mi hlásil pan ministr.

Děkuji, pane předsedající.

Pan ministr říkal, že s tím souhlasí. Teď sice říká souhlasím s prodloužením lhůty o dvacet dní u tohoto sněmovního tisku, ale dostal dost příležitostí k tomu, aby otevřel rozpravu před krátkou dobou a mohl umožnit paní zpravodajce nebo někomu z nás poslanců, abychom tu lhůtu o těch dvacet dní prodloužili u toho předchozího tisku. A je škoda, že po té debatě, která zde v pátek proběhla a kde jsme se víceméně shodli, že ten zákon není dobře připraven a paní zpravodajka jen z politické korektnosti ke svému stranickému kolegovi neřekne pravý stav toho materiálu, který nám tady předkládáte, tak vám docela přeji, abyste v těch dvou měsících si na tom pěkně mákli a snažili se to předělat. Určitě to nebudete mít jednoduché.

Dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Vypadá to, že se nám počet poslanců již celkem ustálil. Takže já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí? Já vám děkuji. Návrh na zamítnutí byl zamítnut, tedy nebyl přijat, takže se návrhem budeme dál zabývat. Dobře. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Není tomu tak. V tom případě já zahajuji hlasování o přikázání výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.